A pane předsedo vlády, když jsme od začátku hovořili o střetu zájmů, tak bylo a je vaší zodpovědností, abyste zamezil jeho naplňování. A vy dnes nejenom že přihlížíte, ale ještě ke všemu podporujete korupci místopředsedy vlády, protože korupce není nic jiného než to, že politik na základě své politické pozice posiluje své ekonomické zájmy. A tu jste opravdu svým voličům bezpochyby nesliboval. Nesete zodpovědnost! Nesete zodpovědnost nejenom za to, co se tady odehrává, ale i jako předseda největší demokratické strany. Nesete mimořádnou zodpovědnost za naši demokratickou budoucnost! Připraví se pan poslanec Komárek. Tak vystoupení pana předsedy vlády bylo v duchu starého dobrého českého přísloví já o koze a ty o voze. Tam není žádný rozpor. Řekl to i pan předseda Petr Fiala, když vystoupil, že to prostě respektujeme a respektovali jsme to.

A pak jenom jedna matematická chyba. Vy jste říkal, že vaše vláda se těší podpoře tří stran v Poslanecké sněmovně. Já myslím, že to není pravda.

Nás, Komunistické strany Čech a Moravy.

Ale tehdy komunisté hlasovali proti vládě, dneska hlasují pro vládu. Děkuji. Pan poslanec Komárek. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já jsem si to sám u sebe přirovnal k rituálnímu tanci nad obětí, která vesele běhá po lese. Proč nám tedy kolegové z opozice onen rituální tanec předvádějí, když tu oběť neumějí střelit, i když by to asi toužebně chtěli? Chápu to. Ale prosím pana Fialu a pana Kalouska, aby se nesnižovali k absurditám, jako když pan Fiala jako piškuntál ze základní školy, tento profesor, vyzývá pana premiéra, aby sesadil ministra Babiše na místo ministra sociálních věcí nebo něčeho podobného. To nikdo nemůže brát vážně. My skutečně žijeme v normální demokratické zemi.

Děkuji. Stále faktické poznámky. Děkuji za slovo. Já přicházím, vážený pane předsedo a dámy a pánové, v reakci na slova předsedy vlády, nikoli na slova mého předchůdce pana poslance Komárka, protože jeho slova se necítím být povolána jakkoli komentovat. Vážený pane předsedo vlády, jestliže jste kritizoval vznik různých vlád, jak to, že vám vaše paměť, toho velkého matadora sněmovního, nevrátila vzpomínku na vládu, kterou sestavil prezident republiky po volbách v roce 2013, kdy vás vyšachovával z vládnutí a dosadil si sem svou vládu Jiřího Rusnoka a jeho SPOZ, která určitě neprošla volbami, a neměla tudíž právo tady zasednout a řídit naši zemi?

Ale jestliže tedy máte něco vyjmenovat, tak prosím buďte přesný a buďte výčtově úplný, protože jinak to zavání velkou manipulací. Tak, pan předseda Kováčik dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Směrem k panu kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedo, bych rád řekl, že tak, jak to on tady reprodukoval z té televize, to skutečně nebylo. To jsem skutečně takhle neřekl.

Pravda, je to všecko v pozici symboliky. Symbolický pokus o vyslovení nedůvěry vládě s nedostatkem pohotových hlasů. Ani se nepokusili se na nás obrátit. Co myslíte, komunisti, jste také opozice, podepsali byste nám to? Ale že bych tuto vládu nějak nadšeně podporoval, no promiňte, to se také po nás nemůže chtít. Protože řadu věcí, které slibovali, nesplnili. Já se nebudu našemu předsedovi vlamovat do jeho projevu. On to tady řekne zcela jasně. Já říkám zcela jasně. My si děláme svoji politiku, a jestli nám někdo chce nasazovat psí hlavu, ať už zprava, nebo zprostředka musím říkat, nikoli zleva, tak je to jenom jejich problém. My si budeme podle svého zdravého rozumu a podle toho, co jsme slíbili svým voličům a co jsme slíbili v poslaneckém slibu, také postupovat. Děkuji. A ještě je tam faktická poznámka paní poslankyně Lorencové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Doufám, že mi čas faktické poznámky bude stačit. Tři věci. Bude muset. Zaznělo tady, že ekonomika této země, naše hospodářská situace, je na vyšší úrovni, než byla. Já s tím bezezbytku souhlasím, ale absolutně to není zásluhou této vlády. Druhá věc.

Tím mám na mysli vyšetřovací komisi k D47, kde když jsme hlasovali o tom, že nejdříve bude konečně zvolen předseda, aby tato komise mohla pracovat, tak váš poslanecký klub, nikdo z něj nehlasoval pro to. Čili vy říkáte: my nechceme, aby ta vyšetřovací komise pracovala. A v mém případě to je jeden z důvodů, proč budu pro vyslovení nedůvěry této vládě.